A ještě než předám slovo panu předsedovi volební komise, přečtu následující omluvy.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Zde je tedy výsledek druhé volby na neobsazené místo místopředsedy Poslanecké sněmovny. K volbám přišlo 185 poslanců a poslankyň. Bylo tedy vydáno 185 hlasovacích lístků. Kvorum nutné pro zvolení bylo 93. Počet odevzdaných lístků platných i neplatných bylo 88. Takže 97 poslanců a poslankyň se rozhodlo volby nezúčastnit, neodevzdat svůj lístek. A je to následující výsledek: Tomio Okamura získal 18 hlasů a Radek Vondráček 65 hlasů. Konstatuji tedy, že v prvním kole této volby nebyl nikdo zvolen a do druhého kola v souladu s volebním řádem postupují oba navržení kandidáti. A ještě přidám informaci: technicky na přípravu možného druhého kola volební komise potřebuje v tuto chvíli zhruba pět, šest minut, takže za malou chvíli může být připraveno druhé kolo. Děkuji.

Zahajuji tímto hlasování a táži se, kdo je pro přerušení tohoto bodu? Kdo je proti?